Hezký dobrý den, dámy a pánové, dobré ráno.

První byla, na základě jakých smluv jsou poskytovány Lesům ČR... Omlouvám se, když dovolíte...

Třetí otázka, žádám o poskytnutí kompletní smluvní dokumentace, na základě které je dřevo v aukcích prodáváno. Čtvrtá, žádám o poskytnutí podkladů k výběrovým řízením, na základě kterého byly podepsány smlouvy se zprostředkovateli prodeje dřeva.

Pan ministr tady píše, že v průměru odměna této společnosti se pohybuje někde na úrovni, řeknu, koruny padesát za kubický metr, což si myslím, že je relativně v pořádku.

Co ale považuji za mnohem větší problém a řekl bych, to je hlavní důvod, proč jsem požádal o zařazení tohoto materiálu na jednání Poslanecké sněmovny, je záležitost tzv. prezenčních aukcí, což je, jak uvádí pan ministr, doplňková činnost

Není slyšet, co se zde přednáší. Děkuji vám, že to budete respektovat. Což je tedy, jak uvádí pan ministr, doplňková činnost nebo doplňkový prodej, prostřednictvím kterého bylo prodáno v loňském roce zhruba 100 tisíc kubíků dřeva.

Co je ale podle mě minimálně, zjednodušeně řečeno, za hranou zákona o veřejných zakázkách, je skutečnost, že Foresta SG nevzešla z žádného výběrového řízení, byla oslovena tzv. napřímo, přičemž pro Lesy ČR už aukce dělají i jiné společnosti. Tudíž nechápu, proč neproběhlo výběrové řízení, a chtěl bych toto vysvětlení.

V loňském roce bylo prodáno něco přes 109 tisíc kubíků dřeva.

Mimochodem, naprosto stejnou interpelaci jsem podal na pana ministra Stropnického, zdali využívají i Vojenské lesy a statky tento systém a společnost Foresta SG. Bylo mi odpovězeno že ano, ale prodávají přes ně v letošním roce zhruba 16 tisíc kubíků dřeva. A ministr Stropnický uvádí v té druhé interpelaci, že bude samozřejmě vypsáno výběrové řízení na zprostředkovatele prodeje dřeva touto formou, protože se domnívají, a já si myslím, že to je správně, že to zkrátka musí projít výběrovým řízením.